A já vás, pane ministře, z tohoto místa prosím, najděme odvahu a dělejme to jinak. Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni. Je to tak, pane poslanče, hlásil jste se z místa? Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

A samozřejmě snížení byrokracie je bezesporu hlavní cíl a já rád slyším, že společný cíl.

To samé bylo ať už z hlediska předvstupního období, nebo v prvních letech vstupu, kdy se implementovala do našeho právního řádu společná zemědělská politika. Třeba speciální zákon o rostlinolékařské péči byl novelizován dvakrát, třikrát do roka.

Takže já bych ho opět poprosil, eventuálně o odpověď, už třetí můj dotaz: Jak eventuálně této výzvě čelit v rámci svého předsednictví v Radě ministrů zemědělství Evropské unie i právě s ohledem na problematiku rostlinolékařské péče?

Děkuju. V tuto chvíli, protože pan ministr tady také vznesl návrh na zkrácení lhůty, ale protože pan ministr zemědělství není poslanec a podle jednacího řádu v obecné rozpravě může tento návrh dát pouze poslanec, mám avizováno, že v tuto chvíli s tímto návrhem vystoupí pan poslanec Karel Smetana. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych si chtěl tady jenom osvojit návrh pana ministra a navrhnout v souladu s § 91 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na 30 dnů.

Z toho důvodu vyzývám pana navrhovatele, aby se k tomu vyjádřil. Děkuji, pane ministře. Jak jsem uvedl v svém úvodním slově, opakuji: Žádám o možnost zkráceného projednání ve výborech na 30 dnů.

Děkuji mnohokrát. V tom případě je v tuto chvíli tento návrh nehlasovatelný. Jsme ještě v obecné rozpravě, vidím, že se hlásí v tuto chvíli znovu pan poslanec Karel Tureček. Pane poslanče, máte slovo. Dobře, tak pan ministr s prodloužením lhůty o 30 dnů nesouhlasí.

Takže já si dovolím tedy ještě jednou apelovat na prodloužení lhůty, a tentokrát navrhuji prodloužení lhůty o 20 dnů. Děkuji, pane poslanče.

Jestli je zájem pana ministra zemědělství jako zpravodaje? Ano, prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji. Já jenom pro osvěžení paměti.